Nemyslím si, že vás přesvědčí případně další příklad, co tato novela může způsobit.

Kdo řeší tento problém? No já mám velmi dobrý sluch, který mi ani covid, protože ten ničí pouze čich a chuť, nebyl nijak postižen, což je nevýhoda pro sedící tady po mé pravici .

Takže já si myslím, že otřít si boty o sociální demokracii na téma školství asi pro mé oponenty nebude tak obtížné, nicméně myslím si, že by bylo dobré, abychom se vzájemně neotírali, protože každý máme svého kostlivce.

A proč tam nenastupují? A co bychom mohli udělat pro to, aby tomu tak nebylo? Já se v tuto chvíli obracím na pana ministra prostřednictvím pana předsedajícího, i když prý nemusíme. Pane ministře, nemyslím si, že v tuto chvíli je novela zákona o pedagogických pracovnících, tak jak je předložena, nezbytně nutná, aby byla schválena tak rychle a v této podobě.

Je tu řešení, buď zamítnout celý ten návrh zákona, ale to si myslím, že by bylo škoda. Je tam spousta dobrých věcí. Ale myslím si, že jsou i cesty, jak na tomto zákonu ještě zapracovat, a myslím si, že se ty návrhy tady ještě objeví, a bylo by dobré, kdybychom nedali tentokrát najevo onu moc zákonodárnou v podobě, že to protlačíme, ať se děje, co se děje a za každou cenu.

Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, máte slovo. Já jsem chtěl vlastně připomenout to, co kolega Staněk uváděl ve svém projevu.

Tak si myslím, že je to docela dobrý příklad. Jinak já věřím, že i pan ministr, tak jak spolu diskutujeme, to bere, že diskutujeme věcně. A já přesto, že jsem z opozice, chválím tedy záležitost se zvyšováním platů, opravdu upřímně. Když se řešil odklad maturity z matematiky, víte, že jsme byli z opozice na vaší straně víc možná než někteří z koalice.

Ale těch otázek v těch vystoupeních tady je víc než těch odpovědí, možná jsme se mohli dočkat nějaké větší moderace, jak to vidíte s těmi příplatky za třídnictví a podobně.

Ano, děkuji. Po skončení obecné rozpravy budeme o tomto návrhu hlasovat. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, byť nejsem členkou školského výboru, tak prostě školství je má profese původní a ve školství se pohybuji svým způsobem celý život z různých pozic.

Víte, není nic nového pod sluncem snaha snížit kvalifikaci učitelů.

Stejně tak to bylo ke druhému stupni, tam se navrhovala mluvilo se o nějaké vyšší odborné škole nebo něčem podobném. Ta snaha tenkrát naštěstí nevyšla a učitelé zůstali vysokoškoláky, jejich kvalifikace je důležitá a je dobrá.